A vysvětlovala jsem, že principiálně nejsme proti tomu. To děláme komukoliv, kdyby náhodou legislativní návrh prošel, tak aby aspoň byl legislativně technicky dobře. Řekla jsem, že to zařadíme do balíčku k online finančnímu úřadu.

Já jsem jenom řekla, že nejsem proti tomu. Prosím o klid, aby paní ministryně byla slyšet.

Ale teď ten výraz použiji.

To je prostě prachobyčejné pokrytectví! A je mi jedno, jestli je to politické, nebo není.

Tam se podporují...

Dále. A připojili jsme tam samozřejmě vodné, stočné. Osm měsíců jste to tady nechali ležet!

A že se nesnížily daně? Měla jsem tu tabulku tady několikrát. A dávno naši občané mohli mít nižší cenu za vodné a stočné, kdybyste to tady nenechali ležet od června roku 2018. Takže já říkám pokrytectví. Marketingový tah přílepek. Co je jiného, že v závěrečné fázi legislativního procesu, a my jsme v závěrečné fázi legislativního procesu, dojde k vytržení opatření z návrhu zákona o EET a načtení do verze zákona, kterou Poslanecká sněmovna naprostou většinou v prosinci roku 2018 schválila? Co to je? To přece určitě si myslím, že nemůžete nazývat transparentním legislativním procesem. Takže já neměním svoje stanovisko, zůstává negativní. A vaše názory v tomto směru považuji, opakuji, za pokrytecké. Děkuji vám za pozornost. Nyní přečtu jednu omluvu.

Nyní tedy jenom přednostní práva, prosím vás, protože nejsme v obecné rozpravě.

Pokrytectví je šlapat pět roků po krku živnostníkům, abych pak říkal: Jé, ti chudáci to mají těžké. To je pokrytectví! To, že my hájíme náš politický program a zájmy našich voličů, je naprosto legitimní a není to pokrytecké.

Možná, že chcete omezit právo senátorů navrhovat změny v daňových zákonech. Představte si, změny daní jsou přílepek! V daňových zákonech! Kde jindy máme měnit daně, než zákony, v kterých se mění daně? Co to je za nesmysl? V pořádku. Já to chápu. Je to politicky docela chytré.

Sama jste říkala, jak dlouho to leželo tady. Senátoři na to mají 30 dnů.

Tohle všechno stihli senátoři odpracovat, napravit chyby Ministerstva financí. Ale pro paní ministryni je to pokrytectví, přílepek a nevím co všechno. Tak to prostě není. Jestli někdo mění program podle toho, co si přečte ráno a co večer. Vzpomeňme si, kdo sliboval, že karenční doba nebude, dokud nebude eNeschopenka. Dneska mu to nevadí.

Skutečně i ta debata ukázala, že není žádných odborných argumentů proti těm pozměňovacím návrhům, které předložil Senát.